Co se týká předkupního práva, o kterém tady mluvil pan... pan ministr Brabec , tady vpravo. Mně by nevadil princip, kdy stát má zájem získat nějaké území, které je pro budoucí generace natolik důležité, že by stát měl zájem je odkoupit.

A jestliže tam někdo léta podniká a vznikla tam zajímavá lokalita, která má svoje opodstatnění už dneska, všichni ti, kteří hospodaří na území národních parků nebo v jednotlivých zónách národních parků, mají povinnosti, mají různá omezení, musí se jim přizpůsobit tak, jak ta legislativa na ně tlačí. Hledá se vždycky nějaké přijatelné řešení, ale tohle zasahuje, řeknu, do majetkoprávních vztahů těch lidí způsobem, který podle mě je nepřijatelný.

Jsem otevřený tomu, jednat o nějakém legislativním opatření, které zohlední fakt a to já nevylučuji že některá takováto území jsou.

Šlo nám primárně o to, že někdo hospodaří na loukách, v lesích a podobě, hospodaří tam například dlouhá léta.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedo.